Přesto si myslím, že bychom si měli udržet nějaká pravidla pro alespoň nějaký prostor, který bude vyhrazen práci opozičních poslanců, protože i naše návrhy mají svou váhu a my máme právo a povinnost zastupovat své voliče.

Nejedná se tudíž o diskriminaci podnikání. Vždycky by bylo samozřejmě lépe, aby se dokázali podnikatelé s radnicemi dohodnout, avšak zkušenosti zmiňovaných měst ukazují, že tomu tak vždy není.

Myslím si, že toto je cesta, která je přijatelná, kterou možná většina obcí vůbec nevyužije. Ale je potřeba obcím, kterých se to opravdu týká, tuto možnost, tento prostor dát. Chtěla bych vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, poprosit o zařazení tohoto bodu na dnes, tzn. 20. 4., od 16 hodin. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji, paní poslankyně. Připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené torzo vlády, vážené torzo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové. Tady bylo dnes už několikrát řečeno, že nějakým způsobem je potřeba se zabývat i tzv. vousatými návrhy, které tu leží velmi dlouho.

Jedná se o nepříjemné téma. Týká se téma regulace prostituce. Je to návrh zákona hlavního města Prahy. To je nepříjemné téma, které se nám tu vine jako červená nit. Hned v úvodu říkám, že já jsem zásadně proti. A fakt, že zákon tady leží tak dlouho, je pro výsledek špatný, protože jestliže ho tak dlouho nepředkládáte, nejste přesvědčeni, že se jedná o návrh zákona dobrého, tak je potřeba nějakým způsobem se s ním vypořádat tak, aby nebyl v programu a nestrašil nám tam a zbytečně jsme ho před sebou netáhli. Pro toho, kdo neví, o co se jedná, tak v důvodové zprávě o regulaci prostituce a některých zákonů, sněmovní tisk 115/0, dále jen návrh, je předložený zastupitelstvem hlavního města Prahy. Klade si za cíl komplexně upravit problematiku prostituce v České republice. Tento přístup k prostituci bývá označován jako přístup reglementační. Tedy přístup vytvářející právní rámec určité problematiky.

Při hodnocení návrhu ale se nelze jen spokojit s argumentací, že jiné státy k regulaci přistupují a je potřeba prostituci komplexně regulovat i v České republice. Důvodová zpráva návrhu hovoří o komplexní regulaci prostituce. Ve zkratce zmiňuje i potřebu chránit osoby provozující prostituci. Nicméně předložený návrh je zaměřený převážně na kontrolu a postihování nelegální prostituce, ochrana osob prostituci poskytujících se vytratila neznámo kam, a naopak na tyto osoby klade nároky, které by v praxi znamenaly spíše kriminalizaci drtivé většiny těchto osob a zhoršení jejich sociálního postavení. Toto lze demonstrovat např. na výši předpokládaných sankcí, kdy osobě vykonávající prostituci bez příslušného oprávnění hrozí dle návrhu pokuta za přestupek ve výši 50 tisíc, zatímco osobě, která prostituci využije v místě, kde je zakázána, hrozí pokuta do výše 15 tisíc. Já za sebe říkám, že takový zákon nemohu v žádném případě podpořit, protože naprosto pošlapává principy ochrany osobnosti a přirozených práv. Porušuje se desátý článek Listiny základních práv a svobod, kde má člověk právo na zachování své lidské důstojnosti, dobré pověsti a není možno zasahovat do soukromého života. Jako předseda podvýboru pro ochranu soukromí nemůžu dopustit, aby se vytvořil registr prostitutek, protože je zde velká možnost úniku dat, kde se můžou zveřejnit osobní údaje, fotografie dané prostitutky. Rejstřík vytvořený pod Ministerstvem obchodu, průmyslu je zcela nesystémový. Další věc. Zákon navíc naráží na platnou úmluvu z padesátých let.